Jde bezesporu o největší nárůst plateb za státní pojištěnce v historii České republiky, ale myslím si, že zejména v této době je to zcela namístě, tak abychom zachovali skutečně rozvoj českého zdravotnictví, abychom zachovali růst úhrad i v následujícím roce a samozřejmě abychom zachovali kvalitu a dostupnost péče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte tedy, abych vás požádal o schválení, podporu tohoto vládního návrhu zákona, který je nezbytný k zajištění financování českého zdravotnictví v době nastávající ekonomické krize. Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 829/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Věra Adámková a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já děkuji.

Pokud nikdo nemá jiný návrh nebo netrvá na tom, abychom prováděli hlasování, tak já v tuto chvíli obecnou rozpravu otevírám. Máme několik přihlášených do obecné rozpravy. Já jsem neviděl, já se omlouvám. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já zase navrhuji, aby vystoupení poslance bylo omezeno na pět minut. Děkuji.

Vypadá to, že jsme všichni. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí a dosáhneme kvora, což se již stalo konečně nějací příchozí, tak můžeme hlasovat. Pro ty, kteří právě přicházejí, zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zazněl návrh na zkrácení řečnické doby v obecné rozpravě, nebo v obou rozpravách, předpokládám, na pět minut. Já zahajuji hlasování.

Zejména v prostoru před řečnickým pultem. Není nás zde mnoho, tak by to mohlo probíhat v klidu. Navýšení plateb za státní pojištěnce je vlastně mnohokrát diskutované téma na půdě Sněmovny, a to i v období před touto krizí, ale o samotném navýšení úhrad za státní pojištěnce a dofinancování zdravotnictví zde v tuto chvíli mluvit nechci, ačkoliv to beru za naprosto důležité pro zachování kvality zdravotnictví a dostupnosti péče. Pane předsedající, ještě prosím, jestli by s tím nešlo něco udělat... Já vám rozumím, pane poslanče.

Budu pokračovat. Pokud jde tedy o platby za státní pojištěnce, tak mnohem raději bych samozřejmě viděl jako vhodnější použití nějakého vzorce pro spravedlivý výpočet než takovouto fixní částku.

Do této skupiny patří mezi jinými i nezaměstnané osoby, které nejsou v evidenci na úřadu práce, studenti nad 26 let či osoby, které pracují na dohodu o provedení práce, ale jejichž příjmy nejsou vyšší než hraniční částka 10 tisíc.

I tam lze předpokládat snížení příjmů v rámci celé rodiny.

Děkuji. Děkuji za nevyužití času. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak mám dvě organizační sdělení.

Děkuji za pozornost. Jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Gajdůšková, připraví se paní poslankyně Kovářová.